Musím říct, že k tomu, na co se ptáte, jsme se zatím nesetkali s větší poptávkou po této změně.

Vidím, že ano. Pane ministře, já tomu rozumím samozřejmě.

Takže přistoupíme k další interpelaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Choval se velice nebezpečně. Nechoval se přirozeně. Starostové několika obcí proto požádali o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody, aby mohl být problém s nebezpečným medvědem vyřešen. Proces schvalování takové žádosti je ale velmi komplikovaný a zdlouhavý, což z něj dělá prakticky nepoužitelný nástroj.

Podle mého názoru by k takové rychlé reakci pomohla změna v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Je potřeba nalézt nějakou procedurální cestu, aby se v podobných případech postupovalo rychleji. Mohu, pane ministře, se v této věci spolehnout na vaši aktivitu a spolupráci? Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Dále splnění podmínek lovu stanovených zákonem o myslivosti.

Vidím, že ano. Tak prosím, máte slovo. Já děkuji za tu odpověď i za to ujištění.

Děkuji. Dalším je pan poslanec Martin Kolovratník na paní ministryni Janu Maláčovou. Vidím, že paní ministryně není přítomna, takže svůj dotaz vyšlu na dálku a budu se těšit na písemnou odpověď.

Jak jsem řekl, ten návrh jsem zaznamenal z médií. Vy si údajně slibujete od této potenciální změny zlepšení pozice osob se základním vzděláním na trhu práce, ale budu upřímný, já jsem se snažil najít nějaký argument, kterým bych si myšlenkově ten návrh podpořil, žádný jsem nenašel, nerozumím tomu záměru.

Můj názor je naprosto opačný. Já si myslím, že je řada studentů, a vím to ze svého blízkého okolí, ze své učitelské rodiny, že zkrátka, musíme to říct upřímně, někteří studenti nemají předpoklady pro další studium, jsou připraveni jít do praxe, začít si vydělávat, pracovat již tedy po těch 15 letech věku. A ta problematika je širší. Týká se to učňovského školství, technických oborů, vzdělávání v technických oborech, které jsou velmi podhodnocené, atd. Mám na vás tři otázky.